Myslím si, že ne. Myslím si, že stávající vlastník dělá vše pro to, aby na tom vydělal. A je mu až tak ukradeno, jak tady bude fungovat v této republice huť, které se nuceně musí zbavit. Znovu zdůrazňuji nuceně musí.

A je naše povinnost nepřítomný pane premiére, ale děkuji za přítomnost paní ministryně , abychom Evropské komisi předkládali otázky, předkládali argumenty, předkládali důkazy a třeba i křičeli, že prostě Evropská komise nemůže ignorovat oprávněné otázky a odpovědi, které požadujeme na to, co se momentálně děje v soukromém podniku ArcelorMittal. Ano, je to soukromý podnik. Přesto Evropská komise má možnosti, jak ho donutit, aby byla zachována výroba, aby rostla výroba, aby bylo investováno do podniku, kterého nutí, aby prodal. Těch zájemců celkem, byli tři zájemci. Mám informaci, že další zájemci drží svůj zájem vstoupit do této skupiny. Je tedy opravdu hlavně na nás, jaké argumenty naše vláda předloží Evropské komisi. To bych byl velice nerad. Protože právě otázky, které zaznívaly i v pátek, i v předešlých jednáních mezi odboráři a budoucím nabyvatelem, vyvolaly tuto vlnu, kvůli které tady dnes u tohoto mikrofonu stojím a kvůli které vy musíte poslouchat mé obavy.

Budu velice rád, když závěrem tohoto jednání bude jak paní ministryně, tak předseda vlády upozorňovat Evropskou komisi na tyto podklady, na tyto informace o možném nabyvateli a o možných problémech, které to může způsobit, o možných tricích, jak se z tohoto dostat ven. Je to hlavně o informacích. Ne, já si myslím, že podstatné zde zaznělo.

Trošku mě mrzí, a paní ministryně to tady zmínila, že bývalý ministr Hüner připravil, nebo založil odbornou skupinu, která měla toto sledovat a měla soustřeďovat tyto podklady, informace a být ten partner mezi odboráři, majiteli, vládou. Bohužel tato skupina byla rozpuštěna. Nevím, co vedlo novou paní ministryni k tomu, že tuto odbornou skupinu rozpustila, a odkud teď čerpá její ministerstvo další informace. Budu aspoň rád, když tady toto zazní. A jak by chtěla tyto informace získávat jinak než přes odborníky, kteří by se scházeli, kteří by jednali a všechny aktuální věci, které přicházejí na stůl, řešili. Vážený pane nepřítomný premiére, vážená paní ministryně průmyslu a obchodu, budu velice rád, když Evropská komise rozhodne ne v zájmu Evropy, ale v zájmu zaměstnanců v ČR, v zájmu našich občanů, a pevně věřím, že vy i pan premiér budete zárukou toho, že se tak stane. Toto je upozornění na všechny problémy, které můžou nastat.

Pevně věřím, že vaše ministerstvo, vaši pracovníci, vy osobně budete apelovat na Evropskou komisi, aby si dala pozor na to, jak vlastník ArcelorMittal postupuje v nařízeném prodeji svých hutních částí, jak budou financovány. Jestli ten, který by to měl nabýt, má dostatek financí a je finančně silný a je schopen toto řešit. Jestli se opravdu nejedná pouze o trik. A bohužel, a možná i bohudík, mám tu zkušenost a možnost být ve vyšetřovací komisi OKD.

Zkusme to využít, zkusme něco pro to udělat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Než otevřu všeobecnou rozpravu, tak vás seznámím s omluvami, které nově přišly. Pan ministr Tomáš Petříček se omlouvá z dnešního dopoledního jednání z pracovních důvodů, pan předseda poslaneckého klubu Radim Fiala se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny z osobních důvodů, pan poslanec Ivan Jáč se omlouvá od 14 hodin z dnešního jednání z pracovních důvodů a pan poslanec Petr Venhoda se omlouvá od 13 hodin po dobu zasedání podvýboru pro energetiku. Nyní otevírám všeobecnou rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl říct, že jako hejtman Moravskoslezského kraje, a samozřejmě paní ministryně, jsme měli a máme tu možnost se zájemci o nákup společnosti ArcelorMittal Ostrava jednat osobně. A pravda je taková, že z té diskuse vyplynuly věci, které je třeba řešit a řekl bych nejen diskutovat, ale skutečně žádat o jejich řešení co nejrychleji, protože čas tady skutečně hraje proti nám. Mě zarazila jedna věc zásadního charakteru. Ta společnost má dneska globálně přes 19 tisíc zaměstnanců a nákupem čtyř dalších společností v Evropě jim naroste počet zaměstnanců o 12,5 tisíce a chtějí zdvojnásobit produkci. Prosím vás, to jsou čísla, která jsou zásadní a skutečně ve mně vyvolala obavy.

Bylo mi řečeno, že je to výzva. Tomu rozumím, že to je výzva, ale dle mého názoru je to také velké riziko.